Takže nyní budeme hlasovat o pevném zařazení a tady zazněl nejprve návrh, aby to byl druhý bod dnes. Ale tím pádem, že neprošel ten první, tak asi by bylo logické hlasovat jako první. Takže tento bod jako číslo 1 dnes. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Nikoho nevidím.

Kdo je pro?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Ten navrhuje zařazení nového bodu Odvolání Rady České televize. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Jako druhý návrh pana poslance Volného je zařazení nového bodu Zpráva vlády České republiky o nárůstu úmrtí mezi seniory v časové souvislosti s vakcinací. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Bojko navrhuje, abychom bod 193 týkající se vydání poslance Lubomíra Volného k trestnímu stíhání zařadili jako první bod dnes. Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Kdo je pro? Kdo je proti?

Poslední, co pan poslanec Bojko říkal, že tedy zařadit po pevně zařazených bodech. Kdo je pro? Kdo je proti?

I tento návrh byl zamítnut. Pan poslanec Luzar navrhl zařadit nový bod Privatizace České pošty. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Pan místopředseda Fiala k hlasování. Já jsem hlasoval proti, na sjetině mám pro.